Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby tentýž den.

Jako první krok přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Stanislava Berkovce a pana poslance Miroslava Kalouska. Ačkoli je ještě stále hluk a pohyb v sále, nevidím žádný jiný návrh. Z tohoto důvodu zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navržené ověřovatele. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 5. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a Miroslava Kalouska. V tuto chvilku sděluji, že do zahájení schůze požádala o omluvu ze zdravotních důvodů paní poslankyně Dana Balcarová. S náhradní kartou číslo 3 bude hlasovat pan místopředseda Jan Hamáček. Přistoupíme tedy ke stanovení pořadu 5. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Proto prosím paní poslankyně a pány poslance, aby se k návrhu pořadu vyjádřili. V tuto chvilku eviduji jednu přihlášku s přednostním právem, která mi přišla s předstihem, a to je pan předseda pirátské strany pan poslanec Bartoš, kterému tímto dávám slovo.

Dobré ráno všem. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, páni poslanci, já jsem chtěl vystoupit na začátku ve věci změny programu této schůze.

My se jednoduše domníváme, že je zásadní rozdíl, když se hlasuje o důvěře či nedůvěře vládě, jestli v danou chvíli tuto vládu představuje Poslanecké sněmovně premiér, který je trestně stíhaný, nebo není.

Bohužel mandátový a imunitní výbor už přes měsíc jakýmsi způsobem prodlužuje jednání, a vázat toto hlasování na rozhodnutí mandátového a imunitního výboru v tom, jak postupují jednotlivé úkoly, a má se dnes hlasovat o důvěře vládě Andreje Babiše, prostě takto postupovat nelze. Proto ještě jednou opakuji, za Piráty navrhujeme předřazení jako prvního bodu schůze projednání žádosti o vyslovení souhlasu Poslaneckou sněmovnou k trestnímu stíhání pana poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka.

18. srpna se sešel mandátový a imunitní výbor.

Ta Sněmovna, která nemakala, to zvládla za 27 dní se s tímto vyrovnat. Ta současná makající Sněmovna dneska má 50. den už na stole tuto žádost, a zatím jsme pořád na začátku.

Děkuji vám za hlasování o zařazení tohoto bodu. S náhradní kartou číslo 2 bude hlasovat pan poslanec Ondřej Profant. A nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Hezké dopoledne, vážení kolegové, kolegyně, vážená vládo.

My se určitě k této debatě dostaneme.

S přednostním právem pan předseda Michálek, poté pan předseda Kalousek.